Já tady zaznamenaný návrh na vrácení nemám. Tak v tom případě nejdříve vrácení, poté zamítnutí. Prosím, přihlaste se svými kartami. Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu na vrácení do druhého čtení, poté o návrhu na zamítnutí a potom požádám zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.

Já pro ty, kteří dorazili, zopakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji. Hlasování číslo 105, je přihlášeno 134 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 102. Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.